13.

Konstatuji, že je tady návrh, aby tento návrh zákona byl schválen podle § 90 odst. 2, tedy abychom s ním vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji.

Chtěl bych vám jen říci v úvodu, že předmětem té úpravy jsou vlastně dva okruhy otázek.

Cíle vycházejí z předpokladů pro nový plán odpadového hospodářství, který je momentálně připravován na Ministerstvu životního prostředí, přičemž jsou stanoveny pouze do roku 2015, neboť se v blízkém horizontu očekává předpokládaná revize cílů, které jsou stanoveny evropskou legislativou. Cíle současně vycházejí z platné evropské legislativy a ve spolupráci s MPO, nebo po dohodě s MPO, jsou konstruovány tak, aby nezatěžovaly nadměrně české výrobce ve vztahu k jejich konkurenci z ostatních evropských zemí. Jejím cílem je především v souladu s požadavky vyšší právní jistoty a harmonizace výkladu pojmu obal rozšířit názorné příklady konkrétních výrobků, které jsou potom uvedeny v příloze 1 zákona o obalech, které jsou, nebo nejsou obalem. Nebudu tady číst konkrétní případy, abych vás nezdržoval, a dovolím si tedy jenom na konci svého zdůvodnění krátce říct, proč první čtení. Přijetí navrhovaného zákona v co nejkratším čase je nutné především za účelem splnění závazků, které pro Českou republiku vyplývá z členství v Evropské unii. Pak bych chtěl upozornit na to, že lhůta pro transpozici směrnice Komise uplynula již 30. září 2013 a Česká republika dosud neoznámila Evropské komisi znění právních předpisů přijatých za účelem jejího provedení.

České republice tak relativně v krátké době hrozí uložení peněžité sankce z důvodu nesplnění povinnosti implementovat zmíněnou směrnici. Důvodem pro rychlé přijetí je dále i chybějící úprava recyklačních cílů, které jsou v platném zákona o obalech stanoveny pouze do roku 2012.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi.

Pane předsedající, paní a pánové, nikoliv s faktickou poznámkou, ale s přednostním právem jako předseda klubu.

Takže nemáme v podstatě nic proti tomu, aby se následně zkrátila lhůta, ale jménem dvou klubů v této chvíli podávám veto proti projednávání podle § 90 odst.